Jako první s přednostním právem pan poslanec Kalousek. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající.

K tomu návrhu, tak jak byl tenkrát předložen, ten text byl odpovídající.

To všechno ostatní je úplně jiné, je to vykastrované a bylo by spravedlivé, kdyby ten název nebyl ústavní zákon o rozpočtové odpovědnosti, ale ústavní zákon o rozpočtové neodpovědnosti. Protože tím zákonem nám vláda neříká nic jiného, než že souhlasíme s tím, že dluh očištěný od dluhových rezerv by neměl být vyšší než 60 %. Do té doby nejsme připraveni dělat téměř nic.

To je, prosím pěkně, zákon o rozpočtové neodpovědnosti.